Prosím, pane premiére, máte slovo. Já bych chtěl reagovat na paní poslankyni.

Co ta armáda z těch procent si vlastně vezme?

Takže vy tady schválně mluvíte o těch procentech, protože samozřejmě HDP šlo nahoru, je to trojčlenka, všichni tomu rozumíme. Takže mluvíte krásně, je to super.

A ještě poslední věc.

Policie, všichni. Protože my jsme vláda, která může zdokumentovat, co udělala pro lidi.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. Nemám další přihlášky. Prosím, máte slovo.

To bude férové. Vy jste říkal, že za vás se mají všichni dobře.

O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Já zagonguji. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Přednesu návrh usnesení, mezitím budou mít poslanci prostor se dostavit. Takže o čem budeme hlasovat?